Jsme v druhé kapitole. V první bylo vládní prohlášení obecné daňové zatížení.

A já si vás dovolím seznámit s hlavními principy a důvody, proč jsme tento tisk před čtrnácti měsíci podali. Stojíme o vaši podporu. Nicméně ten hlavní princip zachovávám. Podle legislativních pravidel musí každý návrh zákona obsahovat důvodovou zprávu...

Děkuji za pochopení. Takže podle legislativních pravidel musí každý návrh zákona obsahovat důvodovou zprávu, a to obecnou a zvláštní část. To všechno se dá dohledat na internetu. Součástí obecné části důvodové zprávy musí být, a má to i náš tisk, zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a nezbytnost navrhované právní úpravy.

Tak tato navrhovaná právní úprava je opravdu nezbytná, vás můžu ubezpečit, teď vám to doložím fakty. Návrh zákona má za cíl zrušit institut tzv. superhrubé mzdy a nahradit jej jednodušším systémem jedné sazby daně z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 %. V důsledku to bude znamenat růst čistých mezd zaměstnanců v průměru o 7 %, zjednodušení a zpřehlednění daňového systému v oblasti daně z příjmů.

Paní ministryně, když si vzpomeneme, to je loňský daňový balíček, bych řekl.

To znamená, Ministerstvo financí v loňském daňovém balíčku navrhlo zrušení institutu superhrubé mzdy a novou sazbu ve výši 19 %. Mimochodem o podobném návrhu se stejnou sazbou budeme hlasovat ve třetím čtení u sněmovního tisku 509. Je třeba přiznat, že v té době vládla vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny, tudíž neměla zajištěnou většinu v Poslanecké sněmovně.

Teď tomu úplně nerozumím, protože to byla jednobarevná vláda hnutí ANO, které to slibovalo, a přitom v rámci mezirezortního připomínkového řízení, kde nebyl ani jeden sociální demokrat, to změnili a z toho návrhu vypustili.

Pane poslanče, fakt to není příjemné. Uvidíte, že to opravdu není příjemné.

Prosím, pokračujte.

Nejsem na to fakt zvědavý. Nicméně bych tedy poprosil, abychom spolu komunikovali, řečníci, skrze mikrofon, nikoliv skrze poznámky nebo pokřikování mimo záznam. Koncept superhrubé mzdy byl zaveden s cílem zvýšit informovanost zaměstnanců o celkových nákladech zaměstnavatele spojených s vyplácením mezd. Tento cíl byl naplněn. Teď vám budu recitovat ne z naší důvodové zprávy, ale z materiálu Ministerstva financí.

Dílčím základem u příjmů ze závislé činnosti jsou pak příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecně zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit podle jiných právních předpisů zaměstnavatel sám za své zaměstnance.